A co se týká nádraží Vyšehrad, to je skutečně velmi tristní stav. Také už tady bylo zmíněno, že je to otázka soukromoprávních problémů a legislativní kroky v tuto chvíli jsou obtížné. Nicméně já velmi vítám tuto iniciativu a rozhodně bych chtěl v této věci spojit síly, protože se jedná o významnou památku, která v tuto chvíli hyzdí tvář Prahy v této oblasti, a měli bychom se snažit s ní něco udělat. A já věřím, že máme možnost i ve spolupráci s magistrátem najít řešení, které by pomohlo. O jednotlivých ustanoveních, která zde zazněla, která jsou navržena, je jistě třeba vést zevrubnou diskusi a k tomu slouží práce ve výborech. A to je právě ten důvod, proč by tato předloha měla být propuštěna do druhého čtení, aby se v této platformě podrobně projednaly všechny aspekty tohoto pro Českou republiku tak důležitého předpisu. Děkuji vám za pozornost, kterou tomuto návrhu zákona věnujete, a děkuji vám také za podporu. To bylo závěrečné slovo ministra kultury. Ptám se pana zpravodaje. Nemá zájem. V tom případě budeme rozhodovat o návrzích, které padly v rozpravě.

Nejdříve budeme tedy hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Požádám vás o novou registraci. Já jsem zagongoval, protože jsem kolegy požádal o to, aby jiné diskuse měly v předsálí, takže chviličku počkáme, až se ustálí počet přihlášených.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. V tom případě budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí návrhu zákona v prvém čtení, a to v hlasování číslo 133, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zamítnutí předloženého návrhu zákona. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh také nebyl přijat. Proto se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Má někdo návrh na jiný garanční výbor? Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

A současně chci navrhnout prodloužení lhůty o dvacet dnů. Ano.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.